Dobrý večer, pane předsedající, dámy a pánové.

Jednalo by se přibližně o 16 mil. korun navíc do rozpočtu. Pan ministr se vyjádřil, že by tyto peníze ve svém rezortu našel. Návrh novely byl zařazen na program výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na jeho 5. schůzi dne 17. dubna 2014. Na této schůzi bylo po dlouhé, obsáhlé diskusi jeho projednávání přerušeno.

Během jednání nebyl vznesen žádný pozměňovací návrh a výbor na základě hlasování doporučil Poslanecké sněmovně tento návrh zamítnout. Já bych přečetl usnesení.

Děkuji.

Ale zástupce výboru chce hovořit. Prosím. Prosím, pane poslanče, máte slovo k informaci o jednání výboru pro sociální politiku. Takže v zastoupení Radky Maxové já také nemám dobrou zprávu pro předkladatele zákona.

Děkuji panu poslanci Soukupovi za předložení informace o jednání výboru a otevírám obecnou rozpravu.

Vážený pane předsedající, chtěl bych se jen ohradit proti obsahu toho, co citoval pan poslanec Grebeníček z Britských listů. To, co mi vkládal do úst jako údajné výroky o tom, že bych podmiňoval svůj postoj k té novele tím, kdo to předkládá, je nepravdivé a pouze odpovídá úrovni Britských listů. Doporučoval bych v rámci duševní čistoty tento zdroj nepoužívat. A co se týká argumentu o tom, že vysoké školy mají prostředky na stipendijních fondech, tak si dovolím faktickou informaci z účetních uzávěrek za minulý rok.

Veřejné vysoké školy mají dostatečné prostředky pro to, aby financovaly sociální stipendia mnohem štědřeji, než kolik předpokládá tento návrh.

Děkuji.

Ano, budu krátký. Děkuji za slovo, pane předsedající. Předem avizuji, že nemám vůbec nic proti institutu sociálních stipendií, jsem nakloněn jejich valorizaci.

Takže lituji, že v té době žádná sociální stipendia nebyla. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Plzákovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte jen několik poznámek ke zmíněnému tématu. Já se domnívám, že málokdo z nás by byl proti valorizaci stipendií pro studenty, kteří toto stipendium potřebují. Nicméně myslím si, že problém je v provedení.

Mohu potvrdit ze svých zkušeností děkana fakulty, že jsem nejednou rozhodl využít stipendijního fondu ve prospěch studenta, který mimořádnou podporu potřeboval. Využití stipendijního fondu tedy na účely, které v podstatě sleduje valorizace, je možné a dnes se používá. Chtěl bych ale ještě upozornit na jednu stránku, možná drobnou. Nejsem právník, ale technik, tak se mně zdá přinejmenším velmi nešikovné, že kvůli každé valorizaci inflace je třeba změnit zákon. V návrhu novely zákona to nějak řešeno už je, nicméně opět stejně, je tam pevná částka. Kdyby v návrhu byl zakotven nějaký mechanismus, který by tuto částku valorizoval automaticky, asi bych těžko hledal důvod pro nesouhlas. Takto souhlasit nemůžu.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla říci, že na výboru jsme se naprosto shodli na tom, že by nám mělo jít o kvalitu vzdělávání.

A já si myslím, že by bylo v zájmu nás všech těmto lidem co nejvíce pomoct. My jsme si říkali, že samozřejmě zvýšení stipendia nevyřeší všechno.